Česká inspekce upravila svoji metodiku.

V nejbližší době by tam měl být bohužel se to zdrželo z důvodů částečně covidu a částečně i technických automatický odběrák na vzorky, který realizuje Výzkumný ústav vodohospodářský. Kolegyně, kolegové, já jsem se snažil dát jenom několik důvodů nebo důkazů, o kterých jsem naprosto přesvědčen, že vedou k jednoznačnému přesvědčení, že výsledný text zprávy je zmanipulovaný tak, aby maximum údajných pochybení mohlo být připsáno na vrub České inspekce životního prostředí. Je neuvěřitelné znova opakuji v kolika částech zprávy, které se zabývají odpovědnostní jiných složek, je nakonec závěr, že to je stejně selhání České inspekce životního prostředí.

Ať to vyplývá ze zákona, nebo nevyplývá, ať už orgány činné v trestním řízení došly k jiným závěrům, ať to nemá logiku věcnou, nebo časovou, prostě nám je to jedno, přece víme, jak to má dopadnout. Znovu říkám: jestliže tady někteří mluvíte o zločinném spolčení, kterého by se pak ale účastnila policie dozorovaná státním zástupcem, státní podnik Povodí Moravy, několik vodoprávních úřadů, Hasičský záchranný sbor, ČIŽP, laboratoře a další subjekty, tak já už nevím, co na to říct. Ale s plnou vážností říkám, že manipulujete a ohýbáte reálný stav věcí a na tomto základě pak obviňujete konkrétní lidi, kteří se snažili dělat své nejlepší.

To je prostě nesmysl, to je nesmysl i pro laika. Prosím, uvědomte si to. Proto jsem řekl, a ne z jiných důvodů, že načasování i vyznění zprávy považuji za zpolitizované a s řadou neodborných závěrů. Samozřejmě, média tam tenkrát bohužel dala jenom to zpolitizované, ale neměl jsem možnost říct proč: protože tady jsou ty důkazy a všichni je mají. Ta zpráva je veřejná a reakce inspekce životního prostředí je také veřejná. Prosím, podívejte se na to a porovnejte si ty věci, jestliže máte zájem hledat pravdu. Jestliže nemáte zájem, jenom politicky před volbami hledat prostě zločinné spolčení... Protože to je vysvětlitelné, to je vysvětlitelné a pochopitelné. Znovu říkám: já to považuji za bezprecedentní snahu ovlivnit nezávislé policejní vyšetřování, zpochybňování práce soudního znalce, či dokonce vyšetřovatele. Za sebe mám plnou důvěru v orgány činné v trestním řízení a nikdy by mě ani nenapadlo, i kdybych byl na druhé straně té pomyslné barikády, abych kritizoval policii a ukazoval a oslaboval její práci. Je to snaha zasáhnout do sněmovních voleb tak, jak se o to stejní aktéři snažili před krajskými volbami, které se konaly jen několik týdnů po havárii na Bečvě. Prostě opět antiBabiš jako vyšitý.

Vyčítám si to a už jsem stokrát řekl, že bych si za to nafackoval, že jsem před rokem byl až příliš optimistický, když jsem věřil, že to vyšetřování bude rychlejší, a tenkrát jsem tomu opravdu věřil. Napsal jsem to a to považuji určitě za chybu, že jsem prostě byl naivní, že to půjde rychleji. Ano, všichni bychom byli nadšeni, kdyby to skončilo daleko dřív, Ale jestliže jsem někdy řekl, a to ať si opraví některá média, jak Brabec první vyloučil Dezu ne, nevyloučil.

Do té doby bych to neudělal, nikdy, protože bych do toho nezasahoval, nikdy, a nezasahuji, ale až v té době jsem se začal bránit.